Děkuji, pane předsedající.

Myslím si, že výborným příkladem toho, že se snažíme maximálně hledat podporu s ohledem na vývoj situace, je právě pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského, který všichni zúčastnění podpořili, a tím pádem pevně doufám, že dnes projde. Děkuji paní ministryni.

Jsem tady druhé volební období, v prvním volebním období se nám podařilo prosadit zasloužené předčasné starobní důchody pro horníky. V době, kdy jsme řešili starobní důchody, jsem zorganizoval fárání na Dole Paskov. Tenkrát se účastnila Jana Černochová a viděla na vlastní oči, co obnáší práce horníků a že opravdu vyřešit nebo umožnit, aby tito lidé šli, a nám se podařilo z původních pěti prosadit sedm let, dříve, mělo jasné zdůvodnění.

Takže to taky motivuje ty naše spoluobčany, aby mohli pracovat, aby si naplnili ta kritéria, která potřebují pro starobní důchod.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych se vyjádřil k našemu společnému pozměňovacímu návrhu, který je v hlasovací proceduře u tohoto zákona uveden pod písmenem E, to jest podpora osob dobrovolně pracujících s dětmi a mládeží.

Dobrovolní vedoucí, trenéři, instruktoři touto činností tráví ročně průměrně čtyřicet dnů ze svého volna, volného času. Bez jejich aktivit by činnost mnohých oddílů nebo sportovních klubů nebyla vůbec možná. Náš pozměňovací návrh nepřináší do zákoníku práce žádný nový mechanismus, žádnou vyšší zátěž pro zaměstnavatele, pouze rozšiřuje možnost si požádat o pracovní volno i pro dobrovolné trenéry, kteří pracují s dětmi a s mládeží, a refundaci pěti dnů pro výkon této činnosti ze strany státu. Proto bych vás poprosil o podporu tohoto našeho pozměňovacího návrhu, zcela jistě se to naší společnosti vrátí na spokojených dětech a mládeži. Děkuji vám.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, zákoník práce, a tady už to zaznělo, je vždycky problém. My jsme upozorňovali, že otevírat zákoník práce je jako otevírat Pandořinu skříňku, protože se začnou prolívat různé zájmy. Kolega Sklenák vaším prostřednictvím tady hovořil o tom, že se podařilo udržet nějaké mantinely dohody.